Děkuji. S faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Bláha, po něm pan ministr Staněk. Prosím, máte slovo. Kolegové, kolegyně, já se omlouvám. Ale rozhodně jsme něco slyšeli a pak jsme slyšeli reakci prostřednictvím pana předsedajícího i pirátů. Celou dobu, co jsem tady v Poslanecké sněmovně, slyším od pirátů, jak se dá všechno dohledat. Všechno je na internetu.

Tak prosím, tak to používejte. Přece jste inteligentní. Jste ta nová generace, která nastupuje. A jestliže cena za hektar lesa, za hektar půdy... A není o čem se více bavit. Pan ministr Staněk s faktickou poznámkou. Prosím, pane ministře. Kolegové, členové poslaneckého klubu strany Pirátů prostřednictvím pana předsedajícího. Já myslím, že už to tady bylo stokrát řečeno. Pan předseda poslaneckého klubu Faltýnek prostřednictvím pana předsedajícího vám to také řekl, tak já to zopakuji znovu. Prostě žádná analýza není, nebyla, nebude.

A to je celý výsledek. Když budu chtít, tak si můžu najít jiný vzorec, dosadím do něj jiná čísla z toho rozptylu, který je, a dostanu výpočet mnohonásobně menší, nebo mnohonásobně větší. Tady jde pouze o to, aby se tato disproporce vyrovnala tím, že se provede zdanění toho, co doposud nebylo vypočteno. Je to minimální suma z toho všeho, co zbývá. Tak řekněte, že to nechcete, a bude to jednodušší. Děkuji, pane ministře.

Budeme pokračovat ve faktických poznámkách tak, jak jsem je ohlásil. Máte slovo. Pěkné odpoledne.

Hlasování nezpochybňuji, ale rád bych to řekl na záznam. Děkuji. Informace zazněla. Prostřednictvím pana předsedajícího k panu poslanci Bláhovi. Přesně teď jste slyšel to, co říkal pan ministr.

Takže pointou toho příspěvku udělat nějakou analýzu bylo, že Ministerstvo financí nebo Ministerstvo kultury má nějakým způsobem připravená čísla, aby prokázali, že opravdu došlo k tomu, že jsme předali církvím pozemky ve vyšší hodnotě, než byla jejich hodnota reálná. S faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Luzar. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Já se pokusím reagovat a možná i odpovědět kolegovi předřečníkovi vaším prostřednictvím.

Ale ta analýza provedena nebyla.

Budeme pokračovat těmi, kdo jsou přihlášeni do obecné rozpravy.

Paní poslankyně, máte slovo. Děkuji vám za slovo.

Ale úplně logicky selským rozumem.

My jsme tady dneska svědky toho, že vládní koalice šlape jako hodinky, že opravdu perfektně funguje. To, že jeli hnutí ANO a ČSSD, menšinová vláda podpořena komunistickou stranou, tak komunistická strana to samozřejmě nechce zdarma, něco za to žádá, nestačí jí samozřejmě jenom posty tady ve Sněmovně, ať už ve výborech, nebo post místopředsedy Sněmovny a další, ale je to i ohledně programových priorit. A jedna z těch hlavních, kterou si komunistická strana vytyčila, tak je právě tedy návrh, který tady dnes projednáváme. Tento návrh hodně vypoví o úctě jednotlivých stran a hnutí k právnímu státu. To, jaký má postoj k právnímu státu komunistická strana, to prokázali už během doby, kdy tady po desítky let vládli.